V posledních letech zasedly znesvářené strany k jednacímu stolu, následně bylo rozhodnuto o stahování spojeneckých jednotek. Nechci spekulovat o budoucnosti procesu v zemi ani o správnosti urychleného stahování, beru to prostě jako fakt. Jak už jsem tady zmiňovala i jako zpravodajka, podle některých informací Pentagon začíná plánovat úplné stažení jednotek k 31. květnu 2021.

Proto jsem ráda, že se tady vyjádřili oba ministři v tom, že ani po schůzce s panem prezidentem se nic na této situaci nemění. Součástí schvalovaného mandátu je i naše působení v oblasti Sahelu, konkrétně v Mali, kde, jak víte, od 1. července dokonce čeští vojáci tomuto kontingentu velí. Zakrátko ovšem budeme rozhodovat o rozšíření operací na další země v oblasti operace, které se říká Takuba, a tu bychom měli na výboru pro obranu pravděpodobně schvalovat v příštím termínu 7. 10. Připomenu například nedávný vojenský puč v Mali, země v oblasti čekají nyní několikeré volby a v některých oblastech se stupňuje násilí a nespokojenost s politikou. Jsem přesvědčená, že v této situaci jako poslanci spoluodpovědní za vysílání našich sil musíme žádat informace častěji než jednou za dva roky.

Jedna se bude týkat zastupitelského úřadu v Kábulu a druhá se bude týkat častějšího informování výboru pro obranu o těchto misích. Jsem přesvědčená, a měla jsem možnost to několikrát vidět takříkajíc na vlastní oči, že tam skutečně naši vojáci i civilisté odvedli a odvádějí skvělou práci, za kterou bych jim chtěla poděkovat.

Proto mě znepokojila informace o záměru rušit tam naše velvyslanectví a jsem velmi ráda za to, že pan ministr zahraničních věcí přislíbil na veřejném jednání, že Ministerstvo zahraničních věcí něco takového v plánu nemá.